Prosím, pokračujte.

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky odmítá tuto rezoluci, která se nese v nenávistném protiizraelském duchu, přičemž také pomíjí nejen židovské, ale i křesťanské vazby na svatá místa v Jeruzalémě.

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vyzývá vládu České republiky, aby na základě dlouhodobých přátelských vztahů mezi Českou republikou a Státem Izrael využila všech prostředků a příležitostí k vyjádření negativního stanoviska České republiky k této rezoluci. IV. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky žádá vládu České republiky, aby prostřednictvím stálé delegace České republiky při UNESCO a prostřednictvím zástupce České republiky v Ekonomické a sociální radě OSN nehlasovala pro předmětnou rezoluci a protestovala proti politizaci UNESCO. Já vám děkuji.

Já se táži, zda někdo další se hlásí do podrobné rozpravy. Nikoho nevidím, v tom případě končím podrobnou rozpravu. V podrobné rozpravě zazněly dva návrhy jednak zde byl načten návrh usnesení a pak byl dán protinávrh a to je, aby tento bod byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru a tento výbor aby byl současně výborem garančním k tomuto materiálu. Nejprve tedy budeme hlasovat o protinávrhu... Jak byly předloženy. Prosím, s přednostním právem. To jsou dva různé návrhy. Já tedy podpořím jenom ten první, ale Sněmovna klidně může podpořit oba. To se nevylučuje. Vzhledem k tomu, že padly dva návrhy v podrobné rozpravě, požádám zpravodaje, aby navrhl proceduru hlasování, o které pak budeme hlasovat. Já se domnívám, že tomu všichni rozumíme. Navrhuji tedy Poslanecké sněmovně, abychom o nich hlasovali v pořadí tak, jak byly předloženy. Děkuji. Já se táži, zda dává někdo protinávrh. Prosím.

Eviduji váš protinávrh. Je to protinávrh ohledně hlasovací procedury. Nejprve tedy budeme hlasovat, kterou z procedur hlasování vybereme. Nejprve dám hlasovat o protinávrhu a to je, že nejprve budeme hlasovat o přikázání tohoto bodu do výboru a poté budeme hlasovat o navrženém usnesení. Byl jsem požádán o stanoviska. Omlouvám se. V tom případě prohlašuji toto hlasování za zmatečné.

Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento způsob procedury byl zamítnut.

Kdo je proti tomu? Je to hlasování s pořadovým číslem 87, přihlášeno je 171 poslankyň a poslanců, pro návrh 117, proti 2. S tímto postupem byl vysloven souhlas. Nejprve tedy dám hlasovat o návrhu usnesení, tak jak bylo přečteno. Předtím než dám hlasovat, vás všechny odhlásím a požádám vás, abyste se opět přihlásili. Myslím si, že víme, o čem budeme hlasovat. Je zde ještě návrh ohledně postupu hlasování, ale obávám se, že procedura již byla schválena a není v tento moment možné do ní vstupovat. Z toho důvodu bude možné hlasovat o návrhu usnesení pouze jako o celku, nikoliv po bodech.

Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že návrh usnesení byl přijat. Nyní budeme ještě...